Děkuji za slovo.

Je to důležitý zákon.

Prosím o podporu tohoto zákona a k jednotlivým pozměňovacím návrhům se vyjádřím. Děkuji za pozornost. Děkuji paní ministryni a otevírám rozpravu. Do rozpravy se jako první hlásí paní zpravodajka Helena Válková. Děkuji, já také nebudu zdržovat.

Konkrétně jde o účinnost z původní účinnosti, která byla rozdělena na čtyři termíny, což činilo normu nepřehlednou a obtížně aplikovatelnou pro praxi.

Tak se v mezidobí právní úprava změnila a museli jsme udělat nějaké technické úpravy, hlavně u těch alternativ.

Čili to jsou ty legislativně technické úpravy a změna účinnosti této normy. Ano, děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se hlásí pan poslanec Marek Benda. Prosím máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové. Budu jenom velmi stručný a upozorním na hlasování k jedinému bodu, který je vyčleněn zvlášť, a to je bod A14. Vím, že paní zpravodajka je navrhovatelkou, paní ministryně ho podporuje. Přesto říkám, jedná se o rozšíření pravomocí nejvyššího státního zástupce podávat dovolání v neprospěch obžalovaného.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Do rozpravy se přihlásila paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, paní ministryně.

Takže vás prosím, abyste tuhle vyšší ochranu a zostření trestu vůči takovýmto útočníkům a ochranu dětí v takto závažné trestné činnosti podpořili. Děkuji. Má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě? Ne, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova?

Není. Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Děkuji.

Kromě toho máme ještě asi sedm nebo osm pozměňovacích návrhů ony se rozpadají některé.

Čili bych vás poprosila, abychom schválili proceduru tak, jak byla předložena v usnesení 624/4. Ano, děkuji. Je nějaký protinávrh k proceduře?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 69, přihlášeno 102 poslanců, pro 91, proti nikdo. Návrh procedury jsme schválili a teď podle ní budeme postupovat. Prosím, paní zpravodajko.

Ano, čili doporučení výboru máme. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?